Nyní mám písemné přihlášky ke změně pořadu schůze a vidím přihlášky z místa.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Ještě jednou požádám sněmovnu o klid, aby mohla paní poslankyně Černochová přednést svůj návrh a odůvodnit ho.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Takže by tyto tři návrhy, tento balík tří návrhů, které by měly být chronologicky, tak jak jsem řekla, tak měly být dnes projednávány po vratkách ze Senátu. Děkuji, že podpoříte můj návrh. Paní kolegyně, máte čísla tisků?

Děkuji. Teď je návrh kompletní. Nyní pan poslanec Marek Černoch, potom pan ministr Mládek. Prosím, pane předsedo. Rád bych navrhl předřazení bodu 109. Je to technická novela energetického zákona, která legislativně technicky řeší to, aby Energetický regulační úřad měl od 1. ledna 2016 vedení. Současný energetický zákon je v rozporu se zákonem služebním, a není tak zcela jasné, kdo má být ve vedení ERÚ od příštího roku.

Proto bych chtěl tento bod 109 zařadit na dnešní jednání před bod 15, tedy jako 9. bod. Prosím, pane ministře.

Nyní pan předseda klubu ANO Faltýnek. Děkuji, pane místopředsedo, hezké odpoledne, dámy a pánové. Já bych přednesl konkrétní návrh, který by naše určitý kompromis mezi těmi stanovisky, která tady zazněla, a sice chtěl bych poprosit sněmovnu, abychom se usnesli na tom, že dnes budeme jednat a hlasovat i po 19. a 21. hodině, a pak se určitě dostane na všechny zákony, které jsou tady označovány jako prioritní. Dobře, to nebyl bod programu, to byla organizační záležitost, dáme o ní hlasovat.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, členové vlády, žádám zařazení nového bodu, a to informaci pana ministra spravedlnosti k jeho otevřeným výzvám kriminalizovat Blok proti islámu za snahu zastavit radikální projevy islámu v České republice.